Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, vážená paní radní.

Ostatně i vláda ve svém programovém prohlášení říká, že předloží vlastní návrh zákona, který to bude řešit, a to považuji za velmi důležité a klíčové při řešení jednotlivých problémů a rizik, které tento návrh přináší, aby to byl skutečně vládní návrh zákona, který prochází klasickým připomínkovým řízením, které by mělo vyřešit sporné otázky, které kolem právě konkrétně tohoto návrhu panují. Věřím, že sama vláda dokáže navrhnout skutečně funkční nástroje, jak stanovit pravidla, protože je to o stanovení pravidel, možnosti dovolání se těch sousedů, a zejména otázky, jak tato pravidla vymáhat. To obsahuje také zejména funkční identifikaci, mělo by to obsahovat zejména funkční identifikaci, protože jestliže chceme stanovit nějaké podmínky, skutečně potřebujeme nástroje, jak většinu pronajímaných bytů dostat ze šedé ekonomiky do legálního stavu, abychom je následně mohli nějak regulovat.

Z mého pohledu se předkladatelé při předkládání úplně stejného návrhu nevypořádali s tehdy uvedenými připomínkami, které tehdy zazněly v diskusi, A já si je dovolím shrnout do tří základních bodů: první základní bod jsou pochybnosti o ústavnosti vyplývající z otázky přiměřenosti a míry takové regulace osobního vlastnictví, druhý základní bod jsou pochybnosti o vymahatelnosti a třetí bod o dopadech, respektive zda takový základ skutečně dopadne na problémové vlastníky, když je stát těžko umí identifikovat a většina těchto pronájmů se pohybuje v šedé zóně. Takže my jsme v minulé Sněmovně hlasovali naprosto totožný návrh, který byl předložen jako pozměňovací k jiné novele živnostenského zákona, a tehdy jej Poslanecká sněmovna odmítla.